Opět bych chtěl říci, že striktně bude postupováno podle zákona o státní kontrole a bude pořízen kontrolní protokol. Nakonec důkazem je i to, že kontrolním orgánem je obec s rozšířenou působností, což by mělo samozřejmě zaručit vyšší objektivitu a odbornost kontroly například proti uvažovanému místně příslušnému obecnímu úřadu obce prvního stupně. Kromě původní předlohy byla navržena rovněž celá řada pozměňovacích návrhů v rámci garančního výboru pro životní prostředí, který tento tisk projednal, určitě se k němu bude zpravodaj vyjadřovat, a doporučil přijetí několika pozměňovacích návrhů, které máte ve svých tiscích. Já bych jenom opět protože ta diskuse tam prostě bude znovu chtěl upozornit na věc, která možná minule zapadla, ale připadá mi docela důležitá, že v rámci té velké debaty o tom, jak bude nebo nebude porušena domovní svoboda, tak bych chtěl opět zdůraznit, že tato Sněmovna schválila v rámci novely o ochraně veřejného zdraví znění, které vstoupilo v účinnost 1. 12. loňského roku, bylo projednáváno jako sněmovní tisk 270, a vložila do tohoto zákona nové oprávnění, a to vstup do obydlí osob za účelem kontroly, jak dodržují povinnosti v ochraně před hlukem, vibracemi nebo neionizujícím zářením ze strany orgánů ochrany veřejného zdraví, to je například Ministerstva zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice, které umožní kontrolu v domácnostech v případě stížností na porušování hluku. Takže pokud někdo hovoří o jakémsi precedentu, tak on už byl vytvořen A pořád si troufám říci, že případné porušování hlukových limitů, byť je to také jako závažná věc z hlediska zdraví, ale přece jenom není tak závažná jako to, že jsou tady bohužel tisíce hříšníků, kteří spalují odpady, emitují tak do vzduchu skutečně tuny a tuny nebezpečných karcinogenních látek a stát, obce, kraje nemají žádnou možnost jak toto nezákonné jednání postihnout. Jenom připomínám znovu, ale to kolegové z Občanské demokratické strany dobře vědí, že vlastně ten původní návrh se snažil předložit už ministr Chalupa za ODS. Nakonec to neprošlo, ale v podstatě byl tady, myslím z roku 2010 nebo 2011, jasný apel vlády na ministra životního prostředí, aby tuto záležitost řešil, protože už tenkrát bylo Ministerstvo životního prostředí pod velkým tlakem z obcí a krajů, aby to řešilo, a v té chvíli se to nepodařilo. Děkuji za pozornost. Já děkuji panu ministrovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro životní prostředí jako garančnímu výboru. Dále byl tisk přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Prosím nyní zpravodaje výboru pro životní prostředí pana poslance Václava Zemka, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a odůvodnil případné pozměňovací návrhy. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji za slovo.

Doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby návrh schválila ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny. Zmocňuje zpravodaje výboru, aby Poslanecké sněmovně podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona ve schůzi výboru pro životní prostředí, což právě činím, a zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny připravil příslušné legislativně technické úpravy.

Pak tam byla zahrnuta úprava, která stanoví emisní limity na pachové látky.

V tuto chvíli z mé strany všechno. Děkuji panu zpravodaji. Nyní prosím zpravodaje výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pana poslance Jana Klána, aby se slova ujal a taktéž nás informoval o projednání návrhu ve výboru a odůvodnil pozměňovací návrhy. Děkuji za slovo.

Já to takto budu činit a sdělím, že my bychom určitě usnesení přijali, jenomže došlo k určitým kontroverzím při předložení jednoho pozměňovacího návrhu, který byl poté vyřešen na garančním výboru pro životní prostředí.